Co tady řekla paní ministryně Marksová, dávky hmotné nouze. Vážené poslankyně a poslanci, tohle jsou dávky pro ty, kteří jsou úplně na dně.

A i tak jsme na těchto dávkách hmotné nouze za poslední dva roky ušetřili skoro 2,5 mld. korun kontrolami, tím, že se kontrolují lidé, kteří pobírají dávky, tím, že se nepřiznávají automaticky každému, že se zlepšila ekonomická situace a především 200 tisíc lidí našlo práci.

Takže nelžete tady o tom, že jsme zvyšovali sociální dávky! Zvýšili jsme důchody. Že o tom budeme mluvit pejorativně? Tvrdíte snad, kolegové z pravice, že si důchodci nezaslouží valorizaci penzí, která je v návrhu rozpočtu 309 korun v průměru, které tam jsou. To je přece zasloužená valorizace penzí.

O 10 % se zvýšil příspěvek na péči. Ano, protože osm let ho tady nikdo nezvedl. Tohle nám chcete vyčítat? Ale my jsme nezvyšovali sociální dávky, které pobírají lidé, kteří jsou na dně! Dávky jsou nominálně stále stejné, tahle vláda je nezvedla! A nezvedli jsme je úmyslně, protože máme jinou politiku. My chceme, aby lidi měli motivaci pracovat. Takže zvyšujeme minimální mzdu.

Šest let byla v téhle zemi minimální mzda 8 tisíc korun hrubého. Člověk jednotlivec v sociálním systému na dávkách, které vy kritizujete, v čistém měl víc než člověk, který pobíral 8 tisíc korun hrubého. Vy jste nemotivovali lidi k tomu, aby pracovali, protože za vaší vlády ten, co žil z minimální mzdy, měl méně peněz než ten, který dostával dávky hmotné nouze. Tím, že 1. ledna bude minimální mzda 11 tisíc korun hrubého, tak ten, kdo žije z dávek, bude mít v čistém méně než ten, kdo si vydělává jenom minimální mzdu. To znamená, že ten rozdíl už je takový, že to konečně začíná lidi motivovat, protože my jsme nezvyšovali dávky hmotné nouze, ale zvyšujeme každý rok minimální mzdu a ta příští rok bude 11 tisíc korun hrubého. To je šance pro lidi, kteří mají nízkou kvalifikaci, kteří těžko hledají svoje místo na trhu práce, ale mají šanci konečně dostávat minimální mzdu aspoň 11 tisíc korun hrubého. Čili odmítám lež, která tady zazněla, že my snad zvyšujeme sociální dávky a že v důsledku toho lidé nemají motivaci pracovat. Je to přesně obráceně a chci, aby to každý slyšel! Nezvyšujeme dávky hmotné nouze, ale zvyšujeme platy, zvyšujeme mzdy, zvyšujeme minimální mzdu, a tím zvyšujeme motivaci pracovat! Nejsou učitelé státní úředníci. Ale opakovaně tady vystupují poslanci pravice a říkají: vy nabíráte desítky tisíc státních úředníků.

Tohle nám chcete vyčítat? Nebo nám vyčítáte, že nabíráme nové policisty nebo hasiče. To vám vadí, že jsme nabrali nové učitele konečně? Že je šance je zaplatit konečně? To je obrovský mýtus a zase je to lež! Dámy a pánové, zase si to prosím zapamatujme. My přijímáme učitele, my přijímáme policisty, vojáky, lidi, kteří se starají o stát, o veřejný sektor, ale především poskytují služby občanům. Já myslím, že každý rodič to může jenom přivítat, když ve škole, ve školce bude mít kdo učit, když tam vláda učitele přijme. A to, že ty lidi chceme zaplatit? To vám vadí? Vadí vám, že chceme učitele zaplatit? Nebo že jsme přidali policistům nebo vojákům? To je snad chyba téhle vlády? Podívejte se, jaká je situace na trhu práce. Je rekordně nízká nezaměstnanost. Když ty lidi nezaplatíme, tak nezískáme nové pracovníky. Ve veřejném sektoru kvalita lidí půjde prudce dolů. Logicky je musíme zaplatit, abychom si udrželi ty, kdo jsou kvalifikovaní a kdo pro stát pracují dobře. Takže jsme zvedli platy, to je pravda. Je to snad přehnaný nárůst o 4 %, že zvýšíme tarify policistům a hasičům? Nebo snad vadí pravici, že učitelé dostali 1. září přidáno 6 % do tarifu? Myslíte si, že to je přehnané pro učitele? Anebo vám vadí, že se zvýší platy sestrám v nemocnicích? Myslíte si, že sestry nemají dost práce, že nejsou přetížené? Je to součástí rozpočtu. Zvyšujeme výdaje na zdravotnictví. Takže poprosil bych, říkejte ty věci, jak jsou. Nezvyšujeme sociální dávky, zvyšujeme důchody. Nenabíráme státní úředníky po tisících, po tisících nabíráme učitele. Tahle vláda motivuje lidi, aby pracovali, protože zvyšujeme každý rok minimální mzdu.

Před třemi lety, možná si to budete pamatovat, rozpočet v roce 2014 Ministerstva obrany byl 42 mld. Takhle jsme to zdědili.

My jsme za tři roky zvýšily výdaje na obranu o 10 mld.

Myslím si, že každý racionální člověk, který se podívá na výsledky hospodářské politiky vlády, musí říct, že hospodářská politika vlády zemi prospěla. Když se podíváte na rozpočtovou politiku vlády, tak vidíte, že to přispělo ke stabilizaci státu, že jsou tady stabilní veřejné služby. Dokážeme pomoci a udržet sociální soudržnost směrem k důchodcům, ke zdravotně postiženým. Já si pamatuji, že za vašich ministrů zdravotně postižení lidé na vozíčku, lidé hluší, slepí demonstrovali u ministerstva, protože vaše vláda jim brala peníze. A poslední poznámka je k nezaměstnaným. Už tady byla o tom řeč. I když máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě, tak máme pořád v evidenci úřadů práce 366 tisíc lidí. 366 tisíc lidí je v evidenci úřadů práce. To je pořád ještě mnoho. Proto máme aktivní politiku zaměstnanosti i v tomto rozpočtu.